Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Lubomír Metnar. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.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 Vládní návrh zákona byl připraven především jako reakce na nedávná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech volebních. Předmětem předkládané novely je úprava některých technických a organizačních prvků volebních procesů, jejichž dosavadní nastavení se v praxi zejména v souvislosti se sněmovními volbami v loňském roce ukázalo být slabým místem. Tematicky se novela zaměřuje převážně na podmínky činnosti okrskových volebních komisí.

Přijetím novely tedy nebudou sesbírané podpisy pro nadcházející volby znehodnoceny. Děkuji za pozornost. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Jestli tu paní poslankyně není, tak bych se dotázal výboru, jestli to uvede někdo jiný za výbor.